Vrchní státní zastupitelství uvedlo, že dvojice je obviněna z pletich při zadání veřejné zakázky a z přípravy zločinu zneužití pravomoci veřejné osoby. Případ se týká zakázky na informační systémy ministerstva za čtvrt miliardy korun. Právě Baláč se stal náměstkem loni v červnu, poté co byla tato pozice rok a půl neobsazena. Pozastavily se i přípravy nových systémů.

Vážená paní ministryně, mám za to, že ministryně je odpovědná za obsazení klíčových personálních pozic na svém ministerstvu, zvláště když je obsazují významní členové vaší strany, tedy ČSSD. Chtěl bych se zeptat, jak vnímáte tuto odpovědnost a jak se k této situaci postavíte.

Dále bych tedy vyzval paní poslankyni Pekarovou Adamovou, aby podala interpelaci na ministryni financí Alenu Schillerovou. Děkuji za slovo.

V současné době v prostorách provozuje společenskokulturní pomoc nezisková organizace Pražské centrum. V roce 2017 se dohodla o pronájmu s Ministerstvem spravedlnosti, pod které tehdy areál spadal. Od té doby zainvestovala organizace do státní budovy miliony korun. To vše téměř v centru Prahy. Jelikož Pražskému centru končila v březnu tohoto roku smlouva, začala organizace jednat o jejím prodloužení s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, který objekt od Ministerstva spravedlnosti převzal. Po celoročním intenzivním jednání se Pražskému centru podařilo prodloužit smlouvu o další dva roky. Ještě ale ve stejný den, kdy si obě strany podaly ruce, vypsal úřad již zmíněné výběrové řízení na nového nájemce, které bude trvat do 12. března. Problém je však především v tom, že se stávající provozovatel nemůže do výběrového řízení přihlásit, protože nastavená pravidla mu to neumožňují. To platí i pro další případné zájemce s obdobným konceptem. Prostě pro stát jsou v tomto případě peníze na prvním místě a až poté obecná prospěšnost nebo společenskokulturní přínos. Vážená paní ministryně, skutečně tedy dnes už neplatí podaná ruka? Prosím, paní ministryně. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Přímo ze zákona jsou totiž státní instituce povinny usilovat o co nejvyšší výnos ze státního majetku.

Takováto byla dohoda.

V takovém případě je ÚZSVM ze zákona povinen vypsat transparentní výběrové řízení na pronájem. V ostatních případech je nezbytné, aby ÚZSVM postupoval transparentně formou výběrového řízení.

Proto jej v současné době podle zákona nabízí ostatním státním institucím.

Poprvé se tak stalo již před více než rokem.

Paní poslankyně, přejete si vystoupit? Pokud by tomu skutečně bylo tak, jak říkáte, paní ministryně, tak mě to těší, že je možné, aby se přihlásil stávající provozovatel.

Prosím, máte slovo.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Dále, jak budeme motivovat studenty, aby strávili pět let na fakultě připravující budoucí učitele, když bude možné vlastně takto se stát učitelem daleko rychleji a studovat na jiné, pro studenta třeba atraktivnější fakultě, a nad to, když vlastně ten kvalifikovaný a nekvalifikovaný učitel budou v důsledku na té škole stejně placeni? Jak bude explicitně ošetřeno, budouli se o místo hlásit zároveň kvalifikovaný a nekvalifikovaný učitel?